Myslím si, že možností je několik.

Takže ta debata bude zajímavá.

A je pravda, že zejména v tom sektoru nemocnic, a zejména veřejných nemocnic, kterých je většina, je to takové trochu přehazování z jedné kapsy do druhé.

Nevím, jestli jsme schopni takovouhle statistiku dostat, jestli to umí Ministerstvo financí, nebo neumí.

Zavedli jsme s takovou velkou slávou, ale nevím, která vláda, jestli to už byla Paroubkova, nebo Topolánkova, nebo Nečasova, takzvané RIA hodnocení, že to je ono, že tam se všechno objektivně zhodnotí a podle toho se hned pozná, jestli ten návrh je dobrý, nebo špatný. Proto jsem si vzal ten tablet, abych to úplně nepopletl, protože to je přesně ukázka, jak funguje nezávislá na politicích, resp. politikům vyhovující státní správa...

Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení.

Tato varianta nevede ke stanovenému cíli, tudíž nemůže být výhodnější než varianta 1. Zhodnocení varianty 1.

No co jiného by ty úřady měly říkat než tohle to? Takže to spíš pro pobavení, já to nekritizuji, spíš jenom že to jsou úplně zbytečné věty, nevím, jestli to někomu platíme, říká se tomu RIA hodnocení a já uznávám, že je pravdivé, že pro vládu je naplnění vládního prohlášení lepší varianta než nenaplnění vládního programového prohlášení. Mám zde dvě faktické poznámky. První faktickou bude mít pan poslanec Votava, druhou faktickou pan poslanec Opálka. Pan poslanec Votava stahuje.

Nyní faktická poznámka pro pana poslance Opálku. Děkuji, pane předsedo. Je totiž nulová sazba.

Faktická poznámka pro pana poslance Lobkowicze.

Nikdo nechce dále reagovat, takže se vrátíme k pořadí, jak je uvedeno na tabuli.

Je to snad poprvé, kdy tady daň z přidané hodnoty chceme snížit.

Dneska už to máme zase někde jinde. Takže je to směr, který je zajímavý, protože obecně je o snižování daní, pro levici zajímavý v tom, že jde o snižování nepřímých daní, ale také je třeba říci, že je na tom sympatické, že se ruší jednotná sazba DPH to už se asi vpravo bude méně líbit, kde měli jeden čas ikonu jednotné daně , protože různé sazby ve většině Evropy objektivně sociální funkce plní. Musím říci, a to trošičku oponuji kolegovi Votavovi, ono víc než dvě sazby zas tak rozšířené není.

Takže tři je přece jenom trošičku navíc, a teď nemluvím o tom, o čem hovořil kolega Opálka, to znamená, že existují výjimky.

aktivněji pracovala na myšlence supersnížené sazby, pokud tedy skutečně je to tak snadné to vyjednat. Já se obávám, že to tak snadné nebude, protože ty výjimky byly historicky vyjednány v určitých dobách a teď ty doby nejsou až tak nakloněny, ale i pro nás je to politická priorita a určitě by udělaly radost nejen našim voličům, kdyby se do toho vláda opřela. To je věcí vyjednávání s bruselskou administrativou, aby změnila přílohu příslušné daňové směrnice Evropské unie.